Ale hlavní důvod, a to je hlavní důvod, proč jsem v květnu, konkrétně 13. května, navrhla snížení platů politiků a dalších představitelů státní moci. Sociální demokracie proto navrhla i nový princip, od kterého by se měly platy politiků odvíjet. Ten princip byl jednoduchý, navázat platovou základnu na minimální mzdu tak, aby lidé, kteří rozhodují o osudech jiných, pocítili, za kolik peněz mnozí z nás musí v této zemi pracovat. Nicméně jak všichni víme, tento návrh se nesetkal s podporou. Myslím si, že minimální mzda je i přes to rekordní navyšování v minulých letech pořád ostudně nízká. Zaostáváme za Polskem i za Slovenskem. Ale jak už jsem zmínila, tento návrh sociální demokracie nikdo nepodpořil. Několik týdnů a měsíců jsme se snažili najít řešení.

Z tohoto důvodu se chci připojit k pirátskému návrhu a poděkovat za něj, protože v tuto chvíli je to zákon, který má největší šanci na to, aby se stihl doprojednat do konce tohoto roku. Je to poslanecký návrh, a proto se k němu jako sociální demokracie, připojujeme. Aby se vše stihlo k 1. lednu, tak využíváme tento nosič, nicméně musím říct, že pouhé zmrazení platové základny nic neřeší.

Proto jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili pozměňovací návrh, který předloží pan předseda Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD, a který je i koaličně projednaný.

Nad rámec toho ale přicházíme se systémovým řešením pro ty roky další. Opakuji, že pokud se nám nepodařilo snížit platy představitelů státní moci, tak chceme alespoň platy zmrazit a zabránit skokovému nárůstu v příštích letech.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, když není shoda na snížení platů politiků, což by byl dle mého názoru správný krok, tak abychom symbolicky podpořili a ukázali celé ekonomice, že stát dýchá s ekonomikou, prosím, podpořte tento nosič rychle do projednání tohoto pirátského zákona, ale také vládní pozměňovací návrh, který zajistí, aby stát a jeho představitelé byli solidární se živnostníky, zaměstnanci, rodinami s dětmi.

Nebylo by to vůči všem ostatním v celém národním hospodářství fér.

Minimální mzda přece není odrazem ekonomiky.

Takže tento návrh já nepovažuji za vhodný. A samozřejmě že pozměňovací návrh, který zabrání tomu skoku, který by měl následovat, my podpoříme také.

Máte slovo. Připraví se kolega Chvojka. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, já nebudu komentovat a reagovat na vystoupení paní ministryně Maláčové.

Děkuji panu kolegovi Faltýnkovi. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké čtvrteční dopoledne, kolegyně, kolegové.

Věřím, že tento pozměňovací návrh bude mít v tom závěrečném třetím čtení podporu, protože si myslím, že opravdu zavádí racionální výpočet odměn představitelů moci, s tím, že od nabytí účinnosti toho zákona a poté některých aspektech od roku 2020 by měl ten vývoj platové základny pro výpočet platů představitelů státní moci a soudců kopírovat hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství, což zahrnuje podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru.